Věřím, že právě tady ten úkrok a kompromis, který jsem teď popsal, může být pro vás argumentem, proč tuto variantu podpořit, protože já jsem přesvědčen o tom, že vyváženější princip řešení místní příslušnosti exekutorů, který by byl ku prospěchu do budoucna celému systému v České republice, těžko u nás najdeme

Děkuji za vaši podporu.

Věřím, že pokud budeme velmi zodpovědně posuzovat návrhy, které tady jsou, tak se nám podaří schválit vyvážené řešení, které výrazným způsobem změní a zlepší exekuční prostředí v České republice tak, aby bylo vyvážené, abychom šetřili práva seriózních věřitelů, abychom pomohli zodpovědným dlužníkům, kteří chtějí skutečně svůj dluh řešit, abychom pomohli státu a zároveň ten systém aby byl funkční, aby exekutoři a všichni, kteří s tím mají co do činění, mohli dále plnit své povinnosti, které mají i ze zákona. Věřím, že se nám to podaří. Děkuji za pozornost.

Máte slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji všem, kteří se na přípravě této náročné novelizace podíleli, a děkuji i kolegu Marku Výbornému, který tady přednesl mnoho z toho, co bych chtěl říct i já, ale vzhledem k tomu, jaký máme čas, to nebudu opakovat. Pouze bych vás chtěl upozornit na pár změn, které z mého pohledu jsou důležité a ke kterým bych rád upřel vaši pozornost.

Jsou to statisíce lidí přímo a řekl bych až k milionu lidí nepřímo, když započítáme jejich rodinné příslušníky.

Pokud ne, budeme přicházet k těm už ne tak dokonalým, ale záložním řešením.

Proč tento návrh? Protože jde o naprosto zásadní informace pro regulaci, předvídání, úpravu oblasti exekucí.

Tak právě proto, že exekuce ze společnosti určitě nezmizí v příštích letech, nezmizí ani dluhové pasti, ale naopak je dost velké riziko, že ten problém bude dost podobný, tak proto si myslím, že by Centrální evidenci exekucí mělo vést Ministerstvo spravedlnosti, aby dokázalo rychle, adekvátně, co možná přesně a kvalitně reagovat. Jsou tam další pozměňovací návrhy, ale rád bych, kdybychom co možná dneska se dostali k hlasování, a tak dopodrobna u nich nepůjdu.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně, nejprve technická věc.

A je to také na základě mé konzultace s pomáhajícími organizacemi, které pomáhají lidem se dostat z dluhových pastí.